Zavádí se nový institut preventivní restrukturalizace, který se v mnohém podobá insolvenčnímu řízení, ale několika podstatnými rozdíly. Účelem preventivní restrukturalizace je předcházet úpadku podnikající společnosti, lze tedy provést pouze před úpadkem. Proces preventivní restrukturalizace je pro společnost dobrovolný. V prvním stupni, stejně jako insolvenční řízení, je vedeno před krajským soudem. Na rozdíl od insolvence ale nemusí být preventivní restrukturalizace soudem stanovena vždy, nýbrž pouze na návrh dotčených stran.

Takovým opatřením může být v podstatě cokoliv, co by pomohlo přispět k odvrácení finančních potíží společnosti a jejího faktického úpadku. Tak, jak je cílem insolvenčního řízení ochrana práv věřitele, preventivní restrukturalizace slouží ve prospěch společnosti, tedy dlužníka. Zlepšuje jeho pozici ve vyjednávání a dává větší možnost vyhnout se úpadku společnosti, přičemž nemá vliv na neuhrazené pohledávky. Tento navržený proces je v souladu s politickým programem SPD, tedy vyšší ochranou dlužníků bez omezení práv věřitele, proto tento návrh jednoznačně podpoříme.

Já vám děkuji, paní poslankyně, a nyní požádám pana poslance Milana Ferance o jeho příspěvek.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.